Já dlouhodobě považuji za nezdravý jev české ekonomiky, že v nepodnikatelské sféře jsou platy vyšší než v podnikatelské. Beru to jako fakt, beru to jako politický program.

Takže to je správný argument. Debata o oddělení soudců a ostatních je možná. Ale máme tři moci podle Ústavy. Dobře, soudní moc.

Ale návrhy, které například přinesla paní poslankyně Válková... Státní zástupci jsou součástí výkonné moci.

Když oba patří do moci výkonné? Jakou to má logiku? Žádnou logiku to nemá. Jenom nedostatek politické odvahy. Ale má to být stejně. A ne že část výkonné moci... Já mám pro paní ministryni otázky, které se týkají rozpočtu.

Všimněme si, že ti, kteří propagují zmražení, zamražení, snížení, nepatrné zvýšení, výhradně mluví jenom o těch třech stovkách. Tam je největší rozpočtový dopad. Takže argumenty o rozpočtu nejsou relevantní.

Takže když to shrnu.

Debata o oddělení soudců může probíhat, to nevyřešíme v tomto návrhu zákona.

Tomu bych rozuměl. A ne, dostal důvěru po volbách. Tak je to pokrytecké. Nebo není?

Poraženými jsou všichni poslanci a všichni senátoři.

Tak prosím, máte slovo. Byl tady dotaz na ty rozpočtové náklady. Souhlasím s tím, že ty rozpočtové náklady jsou zanedbatelné. Jenom některé částky, které by vás mohly zajímat.

Děkuji.

Prosím máte slovo.

Jsem si naprosto jist, že celý poslanecký klub ANO si myslí, že je to naprostá pitomost, úplně stejně, jako si to tenkrát myslel poslanecký klub ČSSD, ale zavelel premiér. Děkuji, pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Máte slovo.

Já jsem se neptal, o kolik se týká zvýšení předsedy okresního soudu, krajského soudu, předsedy výboru, předsedy podvýboru, předsedy Sněmovny, a tak dále. Já jsem chtěl slyšet, kolik z nákladů, které stát dává na platy představitelů státní moci, se platí soudní moci jako celek, kolik se platí výkonné moci jako celek, z toho kolik z té výkonné moci se platí státním zástupcům, kolik se platí ostatním jsou to i právníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, členové kolegia NKÚ a tak dále, takže to nejsou pouze poslanci a senátoři. Abychom si udělali představu o celkovém objemu. A co se dozvíme. Tak buď se posloucháme nebo může to být vaše vystoupení, ale to bezesporu nebyly odpovědi na mé otázky. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Hájek.